Může se to použít na zmírnění dopadů nezaměstnanosti, a to především na rekvalifikace. A tam si myslím, že je to velmi důležité. Na veřejně prospěšné práce, které fungují velmi dobře, a na zajištění společensky účelných pracovních míst apod.

Podpora, resp. finanční pomoc pro obce při vytváření územních plánů je velmi důležitá. Obce mají povinnost do určitého roku vytvořit nové územní plány, ale mají problémy skutečně s jejich pořízením především ty menší obce, protože někdy se ty částky pohybují v řádu stovek tisíc korun.

Tolik naše pozměňovací návrhy. Tentokrát možná paní ministryně je přesvědčena, že nemáme žádné pozměňovací návrhy týkající se základních, mateřských škol.

Já vám děkuji a jako další do podrobné rozpravy pan poslanec Juříček.

Můj návrh spočívá ve třech věcech.

Navíc jsou to bohatí lidé, tak si to můžou zaplatit. Všechno je to na úkor snížení státního dluhu ve výši 1 miliardy 80 milionů korun. Děkuji za pozornost a hezký večer. Paní zpravodajku už jsem dvakrát přeskočil, hluboce se tímto omlouvám. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo.

Já vám také děkuji.